A nyní tedy budeme pokračovat tak, jak byl schválen dnešní program.

Není tomu tak.

Dobře. Nyní tedy s přednostním právem vystoupí pan předseda Tomio Okamura v otevřené rozpravě. Prosím, máte slovo.

S tím hnutí SPD zásadně nesouhlasí a budeme hlasovat proti tomuto zákonu. Už nyní lidé čekají měsíce na specializované vyšetření, jsou drahé doplatky na léky a stomatologická péče není pro mnoho občanů dostupná. A Fialova vláda, místo aby situaci zlepšila, tak ji naopak ještě schválně zhoršuje. Jen proto, že jsou pro vás na prvním místě zájmy ciziny, nikoli České republiky. Můžu poprosit jenom o klid? Ano. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, převážně v pravé části sálu, abyste diskusi přenesli do předsálí a byl zde klid, aby ten, kdo mluví, měl prostor. U nás v SPD máme Českou republiku a české občany na prvním místě a to je ten zásadní rozdíl mezi vámi a námi. Na neschopnou a zcela asociální vládu Petra Fialy už začínají tvrdě doplácet všichni občané. Vláda během několika měsíců dostala miliony našich občanů do finančních problémů a premiér Fiala odmítá situaci řešit a pomoci lidem. Situace je dramatická a lidé už se chystají do ulic. Kvůli vládě mají problémy i zdravotně postižení občané. Za berle a další zdravotní pomůcky si nově připlatí ze svého, uvedla tento týden média. Navíc hrozí nedostatek zdravotních pomůcek. Lidé si kvůli Fialově vládě budou připlácet i za ty pomůcky, které pojišťovny pacientům doposud hradily ze zdravotního pojištění. Pacienty tak čekají i desetitisícové doplatky. Kvůli Fialově vládě si mají nově lidé připlácet tisíce korun navíc za chodítka, desítky tisíc za invalidní vozíky, stokoruny za francouzské berle a tak dále. Těm zdravotní pojišťovny vozíky půjčují, jenže zákon hovoří jasně, pokud je doplatek při takovém půjčení vyšší než 2 000 korun, pojišťovna může vozík invalidovi přenechat do jeho vlastnictví, ten tím ztratí nárok na bezplatnou úhradu servisu po dobu sedmi let. Enormní částky za opravy tak bude platit ze své kapsy. Lidé na to nebudou mít peníze a výrobci varují, že se jim produkce zdravotnických potřeb za takových podmínek nevyplácí a na trhu budou brzy chybět.